Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy za nedorozumění a případné zkreslení jmen se chtěl omluvit.

Já bych tu věc vrátil trošku do roviny faktické a jenom připomenul rozdíly mezi tím nominačním zákonem, jak jsme s ním přišli my, a byl diskutován s odborníky, a vlastně tím návrhem, který teď už je nahrán v eKlepu, tím náhradním návrhem, který pochází vlastně od vlády, resp. od poslanců hnutí ANO. Tam jsou skutečně důležité věci a rozdíly. Já bych se nebavil o tom, jestli ty dozorčí rady jsou naplňovány odborníky, nebo nejsou.

Ale zaslechli jsme takovéhle zdůvodnění. Prostě tam samozřejmě musí fungovat kompetence toho člověka. Prostě někdo je dobrý řečník, někdo je dobrý politik.

To prostě není způsob, jak financovat práci spolustraníků. My jsme očekávali, že hnutí ANO, které si deklarovalo, že je protikorupční, k tomu přistoupí zodpovědně. Takže pokud se vybírá do nějaké pozice někdo v rezortu ministerstva výběrovým řízením, následně je tento člověk představen nominačnímu výboru, který je pod vládou, a ten zákon upravuje i způsob fungování tohoto nominačního výboru, toto doporučení by prostě mělo být závazné. Pokud je to pouze doporučení, tak to nedává smysl a celá ta legislativa může se jevit jako zbytečnou. A třetí věc a ta je velmi důležitá. My chceme, a to jsem chtěl panu předsedajícímu jenom připomenout v předchozím... A velkou částí toho našeho návrhu je ta vlastnická politika. A třeba bychom se v té debatě i domluvili, že to neschvaluje Sněmovna jako třeba pojistné plány u VZP, ale že tato koncepce, jakým způsobem bude vedeno těch 50 firem, má být představena Sněmovně, která to vezme na vědomí. Proč je to důležité? Jestli mají sázet, nebo jestli mají kácet. Jestli se tam mají na pobočkách prodávat i pojištění. Já musím vědět, jestli Kostelecké uzeniny budou dělat to či ono za pět let. Tam to jako není problematické. Ale to, že vlastně veřejnost ani poslanci nevědí, za co pak jsou třeba odvoláváni ti šéfové, že nenaplňují koncepci pro Českou poštu, že nejsme spokojeni s vedením jejich rezortu.

Jestli to skutečně není ten trafikant. A proto je tam celá ta část vlastnické politiky státu, protože my nemůžeme řídit státní firmy podle toho, jaká je vláda a jaká je koalice. Vláda nemůže řídit státní firmy s výhledem na čtyři roky. Takže prostě nelze takhle ad hoc ovládat takovéhle množství financí a řešit tu personální politiku. Když my tu personální politiku tady chceme ošetřit a zároveň prostě požadujeme, aby Sněmovna, my tady, ale i lidé věděli, jaké jsou plány s výhledem na pět, deset let, jakou Českou republiku budou mít ty děti, které byly hodně na billboardech hnutí ANO, v čem tedy budou žít. Proto prosím vás, pusťte tento návrh do druhého čtení. My se rádi pobavíme i s hnutím ANO.

A tam to skutečně můžeme prodiskutovat.

Řeší nejdůležitější aspekty a skutečně bychom se o něm měli pobavit na výborech, protože má ten protikorupční potenciál a v současné situaci, kdy se sestavuje nějaká vládní koalice, která tady výhledově bude, je to prostě důležité jak pro vládu, tak pro koaliční partnery, tak pro opozici, tak pro občany. Tak, děkuji. A nyní mám ještě poslední přednostní právo...

Tak já děkuji předřečníkům za ta vyjasnění s těmi jmény, abychom si skutečně nepletli poslance s některými členy dozorčí rady za KSČM. Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na svého předřečníka pana místopředsedu Okamuru ohledně těch námitek, které tady zazněly, a ohledně toho, že KSČM chce o tom návrhu diskutovat. Proto tady máme institut druhého čtení, o kterém budete rozhodovat v následujícím hlasování. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí, tak k té diskusi vůbec nedojde. A pokud chcete, aby se o návrhu diskutovalo, tak hlasujte proti tomu, aby byl návrh zamítnut. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí toho návrhu, tak se o něm diskutovat nebude a vy budete patřit mezi ty, kteří tady udržují systém politických trafik. Takhle jednoduché to je.

A nyní tedy mám ještě s přednostním právem přihlášeného, pana předsedu Kalouska. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Já děkuji.

Sami víte, že my žádnou politickou trafiku nemáme. A to ani v Poslanecké sněmovně, protože jsme byli vždy opoziční stranou, ani v hlavním městě Praha, ani nikde jinde. Takže prosím, neříkejme důvod, že my bychom měli hlasovat kvůli udržování jakýchsi trafik.

Takže já si vyprošuji o nás říkat, že máme někde nějaké... Tak to je skutečně konstrukce, kterou od Okamury asi nikdo nemůže očekávat. To je úplný nesmysl, že bych snad podporoval tímto způsobem konkurenční politické strany. Já jsem tady řekl jasné, věcné argumenty. Snažil jsem se úplně to odpolitizovat. Chce to opravdu komplexní řešení. Já říkám, že je dobrá. A jak vy, tak my bojujeme proti těm trafikám, přeci.